Děkuji předsedajícímu za slovo. Dovolte, abych vás seznámil s touto novelou zákona. Je to číslo 61.

A tím bych ukončil bonmoty a věnoval bych se meritu věci. Až do roku 2003 jsme neměli žádný školský zákon a naše školy celkem úspěšně fungovaly. Poté byl většinou jednoho hlasu nechci říkat koho přijat školský zákon. Nyní máme už 300 stran a každý rok a každé volební období přibývají další desítky a desítky stran, paragrafů a podobně.

Mým cílem je řadu těchto věcí ze školského zákona odstranit a řadu těch novinek, které tam přišly v posledním volebním období. České mateřské školy stále ještě požívají... Já vám rozumím, pane poslanče. Znovu požádám sněmovnu o klid.

Ale právě proto si myslím, že je důležité dávat pozor na přednes navrhovatele. Prosím, pokračujte. Děkuji. Tomu rozumím.

Konkrétně se jedná o tři věci.

Jsem bytostně přesvědčen, a zkusím obhájit o všech třech těchto věcech, že mají smysl zrušit.

A třetí část jistě dojde k pozměňovacím návrhům, které samozřejmě projednáme.

Ony chtějí být učitelkami, chtějí se věnovat předškolnímu vzdělávání dětí.

A celá kvalita předškolního vzdělávání České republiky půjde do háje, když to řeknu lidově.